Moje pozměňovací návrhy, dámy a pánové, se týkají nejprve tedy první dva se týkají pozice dotčené veřejnosti, tedy lidí, kteří se mohou vyjadřovat k podaným záměrům.

Tady mohou být použity dva instituty pro toto vyjádření.

Takovýto spolek potom musí doložit svoji náležitost shromážděním 200 podpisů. Ukázalo se, a tady musím poděkovat ministerstvu, že předložilo analýzu toho, jakým způsobem jsou tyto podpisové listiny využívány. Tady ministerstvo konstatuje, že z celkového počtu 1 050 negativních závěrů zjišťovacího řízení, tedy tam, kde došlo k tomu, že daný záměr nemusí být podroben posuzování podle zákona o EIA, tak z těchto zhruba 1 000 záporných stanovisek bylo napadeno, spolek se vyjádřil k tomu odvoláním, 14, z toho v jednom případě byla použita podpisová listina se 200 podpisy, tedy celkový počet byl 15, ono to bylo 14 a plus ta jedna, tedy celkem 15, z toho tedy byly 3 závěry zjišťovacího řízení orgánem odvolacím zrušeny.

Stačí, když doloží, že mají ve svých zřizovacích listinách jako předmět ochranu životního prostředí.